Tak to alespoň chápu já. Když to tam vrátíme, tak musíme mít v tuhle chvíli nějaký návrh řešení, jak to celé předělat. Ale na to jsme měli přece tři roky! Mně přijde, že tři roky se tady něco jenom, jak se říká, plácá a nic se neděje, všechno je naprosto v klidu a pak prostě přijde onen některý vládní nespokojený poslanec a řekne: dávám návrh na zamítnutí.

Vy se o něco snažíte, něco se snažíte zavést, aby to fungovalo ve společnosti, a pak tady přijde někdo, kdo řekne: dávám návrh na zamítnutí. Co si ti lidé o nás opravdu myslí potom ve finále?

Samozřejmě jsem byl rád, že i Ministerstvo vnitra kvitovalo moji poznámku ohledně doby platnosti občanského průkazu a životnosti čipu u osob starších 70 let. To tam bylo zapracováno všechno.

Ano, půjdou kupředu v rámci elektronizace a digitalizace společnosti. To bude stále více a více vyvíjeno.

Ono se to dá vykládat různě.

Je to jakoby přísun ke kontrolované společnosti, že někdo někde bude mít o mně dodatečnou kontrolu. To je také fakt. To se také ukazuje, tento problém, že někdo o mně může něco vědět.

A na světě existují tyto společnosti, které toho zneužívají. To je také nesporný fakt.

A je potřeba to lidem vysvětlovat. Vysvětlovat jim, že to je přínos pro ně, jenomže když se tady my budeme hádat, celou dobu hádat jenom o to, jestli je to, jak tady říkal pan ministr, šaškárna, co se tady předvádělo, nebo jakékoliv jiné věci, je to škoda. Je to škoda, protože jsme se mohli někam pohnout, ale budeme opravdu na mrtvém bodě, jak říkám, když to vrátíme zpátky do druhého čtení, tak tam to do konce volebního období zůstane. My to nepohneme dál, a tím pádem to zůstane na příští vládní koalici a nějakým způsobem ztratíme tři roky a vynaložené úsilí lidí, kteří se snažili zavést elektronické občanské průkazy. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. S řádnou přihláškou do rozpravy je další přihlášen pan poslanec Petr Bendl. Máte slovo, pane poslanče. Ono už mnohé bylo řečeno. Pokusím se už být opravdu stručný.

Naším cílem by mělo být, aby tady byl někdo, kdo bude schopen předložit jasnou vizi, a my ho nemáme.

Jako výbor jsme dělali všechno pro to, abychom načetli zkušenosti, které jsou v jiných zemích. Hodně se zmiňovalo Estonsko.

Ale když se to nedaří, výsledek je: buď bude aspoň něco, nebo bude vůbec nic.

Pokud to dokážeme, my jsme určitě připraveni to podpořit. Tolik jenom za sebe. A aby mohlo za námi všemi, bez ohledu na to, že já jsem opoziční poslanec, aspoň něco mohlo být.